I po dohodě s předkladatelem, panem kolegou Luzarem, panem zpravodajem, se domníváme, že by bylo vhodné, abychom projednávali oba dva tisky, které se týkají regulace reklamy u stejné věci, to znamená u spotřebitelských úvěrů, abychom jej projednávali v rámci sloučené rozpravy.

Čili nejdříve bychom případně museli změnit pořad schůze. Takže prosím pana poslance Výborného, jestli upřesní svůj návrh.

Tak a předtím budeme muset ještě hlasovat o tom, jestli sněmovna uzná, že jsou zvláštní důvody k tomu, abychom mohli změnit pořad. Paní poslankyně Černochová s přednostním právem. Vážené kolegyně, kolegové, omlouvám se, ale skutečně takto to nejde dělat. Mimořádné důvody nejsou. Já chápu tu snahu kolegů z KDUČSL optimalizovat jednání Sněmovny, ale ne za tuto cenu, protože to budou členové vládní koalice pane kolego Výborný prostřednictvím pana místopředsedy kteří nám pak budou tuto naší dobrou vůli vracet, a to myslím, že se nevyplatí nikomu z nás. Nejdříve musíme hlasovat o tom, jestli jsou zvláštní důvody pro to, abychom v tuto chvíli změnili pořad. Pokud sněmovna shledá, že jsou zvláštní důvody, budeme hlasovat o případné změně pořadu. Takže já jsem již před nějakou dobou svolal kolegy do sálu, ale případně to udělám znovu. Takže nejdříve budeme hlasovat o tom, jestli sněmovna shledává, že jsou zvláštní důvody pro změnu pořadu. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

Nicméně byl jsem upozorněn, že nejsou jednání přítomni žádní zástupci vlády, takže nevím, jestli pokračovat můžeme. Dvě minuty. Je tady požadavek na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já děkuji.